I já souhlasím, Zbyňku Stanjuro, s tím, že demokracie v personálních otázkách by měla být volena tajně a že je to základ demokracie v personálních otázkách. A v tomhle si myslím, že si rozumíme se spoustou lidí tady v tom sále.

A za poslanecký klub hnutí SPD a to je zajímavé, že u demokratických stran ale za poslanecký klub hnutí SPD říkám, že ani my tady nebudeme, protože příště... Potom jsme vám řekli, že se to bude dávat do obálek. Co bude příště?